Pane předsedající, děkuji za udělení slova.

Začínám takto obecně, jenom abyste věděli, že to není zájem ad hoc, ale že tato vláda sleduje tuto problematiku dlouhodobě. A samozřejmě velmi vítám, také jsem ráda podepsala svolání této mimořádné schůze, protože jde kromě jiného o zkvalitnění péče těch, kteří se o ty děti starají mimo ústavní zařízení, čili pěstounů, zvýšení jejich odměn a v podstatě takové nastartování jiného systému, které nás dovede do rodiny, kam patříme, evropských zemí, které již neumisťují své děti, zejména děti nejmladší, do ústavních zařízení.

Myslím si, že tady jsme se spojili všichni, a využili jsme k tomu i různé tisky.

Některé nejsou tak komplexní, zaměřují se v té oblasti neumisťování dětí do ústavních zařízení pouze na tu užší problematiku a samozřejmě tím, že to není třeba komplexní novela, tak bude třeba ještě v tom dalším volebním období učinit další legislativní kroky.

Při hlasování každý potom bude mít možnost se podívat, jak kdo z nás hlasoval. Já jsem se chtěla zastavit ještě u jedné věci, kterou jsem tady dostatečně minule nezdůraznila.

Čili žádné dítě, ale hlavně to zdravé, které by mohlo vyrůstat v jiném prostředí než v ústavním, nezůstane bez pomoci.

To všichni víme, jsou to takzvané laciné body. Laciné to nebylo pro ty, kteří to vyjednávali na Ministerstvu financí.

Já vám také děkuji.

Děkuji.